Děkuji, pane předsedo vlády. Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Tak já mám pocit, že dnes se nedávají otázky ani odpovědi. Dnes se tady předvolebně hovoří. A jestli někdo nazývá demagogií to, že my se ptáme, tak to je na pováženou. Z toho všeho, co bylo řečeno, vyplývá jediné.

To bylo legitimní rozhodnutí. A samozřejmě tam ty peníze směřovat mohly. To je vaše zodpovědnost, vaše priorita. Děkuji. Pan předseda vlády odpoví.

A my hledáme peníze pro potřebné věci. Tak nemluvte demagogicky a mluvte k věci! Tím jsme ukončili interpelace, které směřovaly k předsedovi vlády České republiky, a přecházíme k bloku interpelací na členy vlády České republiky. Budeme postupovat samozřejmě ve vylosovaném pořadí. Jako první je na řadě pan poslanec Ventruba, připraví se pan poslanec Veselý. Prosím pana poslance Ventrubu, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka. Máte slovo. Děkuji.

Za druhé, jaké jsou největší překážky dokončení tohoto projektu.

Děkuji. Slovo má ministr dopravy Dan Ťok.

Prosím, pane ministře. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážený pane poslanče Ventrubo prostřednictvím pana předsedajícího, ve věci dálnice D52. Tady s vámi souhlasím, že je to smutný příběh, protože tato dálnice se opravdu připravuje velmi dlouhou dobu a doufám, že to neberete tak, že když je tady 21 let podle vašich slov nekonání, já jsem na tom úřadě 3,5 roku, za mé doby se konalo. Nicméně ten zásadní problém, který byl v minulosti minimálně posledních pět let, byla neexistence zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Tím pádem pokud nemáte platné zásady územního rozvoje, tak v podstatě jste blokován a nemůžete dělat vůbec nic, ani žádné návazné plánovací dokumentace, ani další kroky.

Tato stavba má dneska EIA a je požádáno o územní rozhodnutí. Určitě jsem přesvědčen, že ho v nejbližší době získáme, nicméně můžeme počítat s tím, že toto územní rozhodnutí bude napadáno ze strany aktivistických organizací. Vy jste se ptal, co je dneska největším problémem této stavby. Tak teď poté, co zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje už obstály i test soudní žaloby, tak jsem přesvědčen, že největším problémem v současné době je to, že občanské sdružení vedené panem Firbasem se snaží, aby tato dálnice nestála. Dělá pro to všechno.

První část je ten obchvat Mikulova. Tam jsem přesvědčen, že jsme na tom docela dobře.

Největší problém bude projít územím kolem novoměstských nádrží.

Takže já vám chci slíbit stejně vám jako celé Poslanecké sněmovně že udělám všechny kroky k tomu, abychom tu stavbu posunuli dál. Samotnému mně nebylo příliš hezky, když jsem byl na otevírání toho předposledního úseku v Rakousku, kam jsem byl pozván, a vysvětloval jsem, jak to u nás jde dlouho a složitě. Děkuji. Pan poslanec Ventruba položí doplňující otázku.

Děkuji. Pan ministr nebude odpovídat, protože to nebyla doplňující otázka. Pan poslanec Veselý interpeluje ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.